Prosím, aby se slova ujal místopředseda volební komise pan poslanec Jan Klán a provedl nás hlasováním. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Obdrželi jsme proto na lavice dvě usnesení volební komise číslo 74 a číslo 80, týkající se návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

Nyní nominace: hospodářský výbor Milan Šarapatka hnutí Úsvit, volební výbor Zdeněk Bezecný TOP 09 a Starostové, výbor pro sociální politiku Zuzana Šánová ANO 2011, volební komise Zuzana Šánová ANO 2011, stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy Stanislav Grospič KSČM.

Jednací řád Poslanecké sněmovny však nestanoví způsob hlasování. Protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, navrhuje volební komise hlasování veřejné pomocí hlasovacího zařízení. Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignaci poslanců a poté aby Poslanecká sněmovna provedla pomocí hlasovacího zařízení en bloc volbu nových členů orgánů Poslanecké sněmovny, tak jak je navrhly jednotlivé poslanecké kluby. Nyní prosím, pane místopředsedo, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu. Budeme tedy diskutovat k navrženému přednesu usnesením volebního výboru. Pan kolega Šarapatka. Tomu jsem tak rozuměl.

Rozpravu končím. Vypořádáme se s návrhem, který tady zazněl, tzn., že bychom podle návrhu volební komise hlasovali dvakrát, to znamená nejdříve všechny rezignace a poté nové zařazení do výboru. Má někdo výhradu? Nemá. Můžeme tedy takto rozhodnout. Otevřel rozpravu, ale samozřejmě pan ministr na to má právo kdykoli. Prosím, pan ministr kultury Daniel Herman má slovo. Děkuji, pane předsedající.

Ano, to je změna, ale není problém. Než bych dal kolik je tam nominací dobře. Pan místopředseda volební komise k tomu? Já bych se chtěl jenom ujistit, jestli pan ministr nemyslel jen do té stálé delegace do Středoevropské iniciativy. Všechny. Souhlas? Nebudu to zpochybňovat žádným způsobem, takový návrh je relevantní. Rozhodneme o všech rezignacích jedním hlasováním. Je to hlasování číslo 114, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro to, přijmout rezignace jednotlivých členů. Kdo je proti? Děkuji vám. Rezignace byly přijaty. Nyní budeme hlasovat o jednotlivých nominacích. Prosím, pane místopředsedo volební komise, přednášejte jednotlivé nominace a budeme o nich hlasovat. Já vás ještě všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci, přihlaste se svými identifikačními kartami a budeme hlasovat o jednotlivých nominacích. Přednášejte jednotlivá jména. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Prvním návrhem je pan poslanec Milan Šarapatka, hnutí Úsvit, hospodářský výbor. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.

Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji vám.